Za 25 let ve veřejné službě jsem ještě nezažil, že by dohoda všech předsedů poslaneckých klubů byla vnímána méně silně než zákon. Prostě taková dohoda se tu držela vždycky. Vy jste udělal ten precedent, že jste něco takového zrušil. Tím jste v podstatě tenhle termín zrušil! Neexistuje už možnost uzavřít dohodu mezi předsedy poslaneckých klubů, protože my nevíme, jestli bude platit! Byli jsme to my, kteří prosadili jejich snížení a zmrazení, takže nám je to opravdu jedno!

Dobrý den, dámy a pánové. A můžu se tedy zeptat na jednu věc? Proč mají ředitelé například Českých drah statisícové platy, statisícové odměny a ještě ve formě, která dneska jsme se tady o tom bavili, jakým způsobem se starají o cestující ve chvíli, kdy je kalamita. Tam to nevadí?

Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jsem v Poslanecké Sněmovně od roku 2002 a od té doby řešíme neustále vlastní platy.

Víte, mně je to trapné, ale myslím si, že by bylo dobré vyzvat vládu, aby zákonem určila, že Poslanecká sněmovna nebude tyto platy určovat, ať to dělá Ústavní soud, on s tím má už bohaté zkušenosti a myslím, že si s tím poradí. Pan poslanec Koníček. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, my se tady oháníme nějakým veřejným sektorem a růstem platů ve veřejném sektoru.

Děkuji za slovo. Já jenom to zjednoduším. Pane premiére...

Děkuji.

Já se zeptám pana předsedy Sklenáka, ať nám řekne na mikrofon, jak to bylo.

Já tomu prostě nevěřím, že o tom nevěděl. A když o tom věděl a bylo mu to tak proti srsti, tak to měl říct na té mimořádné schůzi, kde my jsme plnili svoji část dohody, a říct: Pozor, pozor, předsedové poslaneckých klubů, mě vůbec nezajímá vaše dohoda a to, že Sněmovna má nějakou dohodu. Já, Bohuslav Sobotka, jsem zásadně proti! Ale to neřekl, protože mu vyhovovala ta první část dohody, kterou my jsme splnili. A dneska mi na to neodpověděl. Zase jako kafemlejnek vykládá úplně něco jiného! Po této zkušenosti říkám: nemůžeme! On tu dohodu prostě uzavřít nemůže.

Turbulence. Takže klíčová otázka není o tom, kdo má jaký názor. Já jsem to tady říkal. Já jsem se ptal, proč premiér shodil dohodu, o které věděl. Nenechte si namluvit, kolegyně a kolegové, že o tom premiér nevěděl. To prostě není pravda! My, kteří jsme u těch jednání byli, a mám minimálně šest kolegů předsedů poslaneckých klubů, kteří potvrdí má slova, to prostě není pravda, že pan premiér o té dohodě nevěděl. Tehdy se mu to hodilo, pak si to rozmyslel. A to je celý příběh!

Ale základní otázka je jiná: Co je v platném právním řádu? My celou dobu jednáme o snížení platů, ne o zvýšení. Vláda navrhuje snížit platy o 25 %, dohoda předsedů poslaneckých klubů byla snížit platy o 12 %. A dneska nám vláda, a omlouvám se, lidovecká komise chystá to samé.

Ono to nějak dopadne. Už to, jak premiér lže a říká, že opozice chtěla obstrukcemi znemožnit projití toho zákona.

Ne každý den! Mezitím jste si úspěšně prosadili zařazení asi tak 80 bodů, ale pan premiér tady vytváří pohádku o tom, jak opozice svými hlasy blokovala projednávání toho zákona.

Moc dobře víte stejně jako já, že opozici se to nemusí líbit, ale o programu schůze rozhoduje většina. Já si nestěžuji, jenom konstatuji.

To ano.